Vážení kolegové, já vím, že už je poměrně pozdě, nicméně jsem chtěl připomenout, že vyšetřovací komisi jsme po dohodě na skupině předsedů klubů zřídili, obsadili jsme její členy a už ta poslední věc, která chybí, je teď zvolit jejího předsedu. Proto vás prosím, abyste ještě neodcházeli na večírky nebo jiné věci, které máte rozplánovány, abychom dokončili ten program, který máme předložený, a aby proběhla volba tak, jak byla naplánována. Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura.

Ano, já vám děkuji. S tímto návrhem samozřejmě naložíme jediným možným demokratickým způsobem. Necháme o něm hlasovat. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

V tom případě, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké Vánoce všem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi já chápu, že všichni očekáváte poděkování za práci.